To je ten problém! Prostě dneska opravdu každý člověk, který má základní školu, je svéprávný, je mu osmnáct, má občanku, zajde si na živnostenský úřad.

Protože peníze tečou přes jejich běžné podnikatelské účty, majetky jsou dávno pryč a běžný obyčejný člověk nemá jakoukoliv ochranu.

Já vím, že jsou to jednotky procent případů, ale jednotky procent případů ty lidi přivádějí do existenční nouze, protože přijdou o své celoživotní úspory.

Všechny řádně přihlášené informuji o tom, že tady mám dalších šest faktických poznámek.

Děkuji.

My nehodláme regulovat nic do okamžiku, než jestli je to potřeba regulovat. Pakliže se nedohodnou lidé v jednom domě na tom, jak využívat byty, aby zároveň ochránili všechny nájemníky nebo majitele, tak potom přichází regulace. Proto my podporujeme tento zákon.

Vybírá si ten, kdo prodává.

Děkuji za pozornost. Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Děkuji, pane předsedající.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji.

Tohle neděláme, ale teď tady budeme útočit na řadu lidí, kteří se poctivě živí.

Jenom když tady hovořil o pojištění.

Za dobu, kdy pojistné události realitních makléřů Asociace realitních kanceláří eviduje, nebyl zaznamenán případ nebyl zaznamenán případ kdy by výše plnění přesáhla částku 100 000 korun.

Já se těším na diskusi, pokud neprojde můj návrh na zamítnutí zákona, na druhé čtení, kde si toto vyjasníme, ale tohle jsem vám chtěl přečíst a reagovat na to, co jste řekl o pojištění.